Jsme rádi, že některé body, jak vyplývá z předchozí komunikace, jsou ochotni podpořit i kolegové z klubu KSČM. Předpokládám, že se potom o nich bude hlasovat jednotlivě. Pane kolego, jen pro pořádek dodávám, že samozřejmě návrh usnesení můžete přečíst, ale je potřeba ho přečíst v tom případě znovu v podrobné rozpravě, aby o nich mohlo být hlasováno.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Než budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě, připomínám to, co zde již zaznělo.

Budeme tedy pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě. Eviduji zde několik žádostí s přednostním právem a také faktické poznámky. Ty mají přednost. První faktickou poznámku má pan poslanec Chvojka, každopádně pana poslance zde nevidím, v tom případě první faktickou poznámku má pan poslanec Okamura.

Děkuji předem za odpověď. Budeme pokračovat dál v rozpravě. Mám zde několik přednostních práv. První má přihlášku pan ministr financí Andrej Babiš, ale ten se dnes omlouvá. Dále je s přednostním právem přihlášen pan místopředseda Vojtěch Filip a po něm pan předseda Černoch, následuje pan předseda Fiala. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Začnu citátem od našeho mistra Karla Gotta, který přednesl před několika lety: